Dámy a pánové, nechci kritizovat rozpočet Ministerstva kultury jako celek, protože je v něm jedna důležitá věc. Na straně jedné, a to si lze bezesporu přičíst znaménkem plus, dochází k tomu, že Ministerstvo kultury výrazně navyšuje rozpočet pro jím zřizované příspěvkové organizace. Jednak co se týká provozního příspěvku kulturním institucím, jednak co se týká investic do tzv. národního kulturního pokladu.

Prosím, pane poslanče, pokračujte. Děkuji, pane místopředsedo. Dochází tedy k nárůstu investičních prostředků do tzv. národního kulturního pokladu.

A co se týká péče o kulturní památky, je to téma, na kterém se vždycky průřezově všichni shodnou. Naše památky mají jasný potenciál v oblasti cestovního ruchu.

A to v době, kdy všeobecně rostou ceny stavebních prací, rostou ceny služeb v oblasti restaurování, toho, co se tedy týká péče o kulturní památky, a tak si vlastně můžeme říci, že v této oblasti k žádnému výraznému navýšení rozpočtu nedochází.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

V tuto chvíli přerušuji projednávání návrhu státního rozpočtu.